Další věcí týkající se Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při provádění kontrolní činnosti je součinnost se Státním zemědělským intervenčním fondem, jenž je garantem kontroly při poskytování dotací na pěstování chmele.

Mezi poslední věci, které jsem si zde zdůraznil, je aktualizace ustanovení zákona o přenesení některých ustanovení z vyhlášky. Tato upravená ustanovení jsou doplněna některými povinnostmi přenesenými z vyhlášky do zákona o ochraně chmele.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegové a kolegyně, já bych se chtěl jenom tady trochu pozastavit z hlediska...

Na úvod chci říct, že jde o celkem výrazný rozdíl, a ještě trochu se budu zabývat historií z hlediska rozlohy chmelnic na území České republiky.

Je to docela zásadní rozpor mezi údaji, které vykazuje Český úřad katastrální, a dále kde to vykazuje LPIS.